Izvolite, gospodine Matiću. Zahvaljujem, predsedavajući. Budžet je ogledalo rada jedne Vlade i ukoliko je budžet sa suficitom, naravno da Vlada sa nadležnim ministarstvima, javnim preduzećima, naravno tu je predsednik države, svi su oni jedan tim koji dobro funkcioniše i budžet dovode do suficita. Isključujući neka ranija zaduženja, mi bi, računajući ovogodišnji budžet, imali viškove, naravno da bi znali da se izborimo i sa njim i da ga upotrebimo na pravi način.

Hoću nešto da kažem, ništa novo, ali jednostavno da podsetim. Zašto usmeravajući? Recimo, glavni grad Beograd, mislim da on ne treba da bude previše pritisnut proizvodnim fabrikama i pogonima. Prsten oko Beograda, prsten oko sto kilometara je najbolja udaljenost od velikog glavnog grada, od velikih potrošača da budu proizvodni pogoni tu. Zašto je to bitno? Bitno je, glavni grad se oslobodi pritiska doseljavanja, zagađivanja i svega ostalog što može da utiče na jedno dobro funkcionisanje glavnog grada, a samim tim okolina glavnog grada se razvija, narod ostaje tamo i mislim da je to svima bolje, a naravno da je to najbolje za Srbiju. To je primer. Imamo dobar primer u neposrednoj okolini, to su Beč i Ljubljana, koji vrlo dobro to rade i mislim da nam taj primer može poslužiti kao dobar primer. Što se tiče puteva, što se tiče moje opštine Koceljeva, govorim prvenstveno sada o autoputevima, put „Miloš Veliki“ i dva autoputa, naravno, autoput je i „Miloš Veliki“, dva autoputa koji treba da se izgrade, to je put Ruma-Šabac i put do Valjeva. Koceljeva se nalazi na nekih 30-ak kilometara od tri autoputa. Autoput i ne treba da uđe u svako mesto. Autoput treba da ima dobre pristupne saobraćajnice, koje nisu mnogo udaljene od autoputa i onda je to dobra destinacija za razvoj i ulaganje. Opština Koceljeva se nalazi u takvoj poziciji. Sem rekonstrukcije puta prema „Milošu Velikom“, sve ostalo su dobri putevi, tako da, jednostavno, to je ujedno i poziv investitorima da ulažu u opštinu Koceljeva. Nešto što hoću da kažem, a što je jako bitno za poljoprivredu, u prošloj godini počelo se ozbiljno ulagati u automatizaciju za protivgradnu zaštitu u poljoprivredi. Ta automatizacija se pokazala u funkcionisanju jako dobro i jako mi je drago što se u ovoj godini predvidelo da će se još jedan deo Srbije automatizovati u protivgradnoj zaštiti, tako da ćemo imati jednu veliku teritoriju ili veću teritoriju nego što smo imali u smislu efikasne protivgradne zaštite. To ne znači da će protivgradna zaštita biti ta koja će nas potpuno zaštiti, ali će biti mnogo bolja nego što je do sada. Mislim da će se tu ulaganje isplatiti i predlažem da i u sledećim godinama nastavimo u istom smeru. Mislim da je to nešto što je, neću da kažem novina, i do sada je to bilo, možda ne u tom iznosu. Mislim da je rukovodstvo ove države shvatilo da treba još više ulagati u ta seoska područja iz razloga, tamo postoji četiri infrastrukture koje su neophodne. To su: put, struja, voda i telekomunikacije. Ako to u seoskom području uradimo i ako bude pristupačno svima koji žive u ruralnom području, mislim da će ti ljudi dobro raditi, ostati i opstati na svojoj teritoriji i imaćemo i ostanak i opstanak, nećemo imati prazne teritorije. Mi njega ne treba da previše pomažemo u nekom drugim delovima u smislu kvalitetnog rada, ali u ovom delu infrastrukture, mislim da treba da ga pomognemo maksimalno, i što se tiče republičkog budžeta i što se tiče opštinskih, odnosno gradskih budžeta. Još jedna mala sugestija, a to je fiskalni deficit. Postoje opštine i gradovi koji imaju kvalitetan budžet, ja ne govorim o apsolutnim iznosima, i ima potrebe da u pojedinim godinama taj fiskalni deficit se uveća u odnosu na propisani fiskalni deficit, kao što je opština Koceljeva uputila zahtev ministarstvu. Ne postoji nijedan razlog da se taj fiskalni deficit ne dozvoli, iz razloga što 15-ak zadnjih godina po završenim računima iskazuje se suficit. Nema zaduženja, nema kredita, a sve što bi se ulagalo, ulagalo bi se u razvojnu komponentu i infrastrukturu. Tako da, očekujem da će ministarstvo pozitivno odgovoriti na zahtev opštine Koceljeva. Relativno mali budžeti, oni se najbolje čuvaju od velikog broja malih davanja, bez obzira koliko to izgledalo u ovom momentu ovako, mala davanja uvek, lakše se opredeljuje prema malim davanjima, ali je veliki broj malih davanja nešto opasno za mali budžet, pogotovo u opštinama koje imaju male budžete. Ono što je za svakog čoveka, pa i za državu, pa i za rukovođenje ovom državom, najbitnije jeste, da bi mogla dobro da funkcioniše, da ima dobar novčanik i da bude dobar domaćin sa tim novčanikom. Budžet je jedan novčanik. Ako imamo pun novčanik i dobrog domaćina, mislim da je perspektiva zagarantovana, a to je što se tiče našeg državnog rukovodstva i ove Srbije. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Matiću. Ja neću podržati ovaj Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu iz više razloga, a svaki od njih pojedinačno je dovoljan da ovaj Predlog zakona ne bude podržan. Prvo, mislim da je i predsednik Narodne skupštine, a i skupštinska većina koja odlučuje o formulisanju dnevnog reda, pogrešila što ranije dostavljene završne račune za prethodne godine nismo prvo razmatrali, pa tek onda da razmatramo Predlog zakona o budžetu za 2020. godinu, jer ako ne analiziramo kako su trošena sredstva u prethodnim godinama, onda ne vidim mogućnost da argumentovano utičemo na promene i predlaganje Zakona o budžetu za narednu godinu. Drugo, u hiljadu i kusur stranica ovog materijala, koji predstavlja komplet Predlog zakona o budžetu, nema ni jedne reči o poreskim dužnicima, odnosno velikim poreskim dužnicima. To sam pre nekoliko sednica pitao ministra finansija, nadam se da će sada odgovoriti, ko su 100 najvećih poreskih dužnika u Srbiji i koliko meseci oni ne izmiruju svoje poreske obaveze ili godina, zašto im se vrši reprogram, da li koriste budžetska sredstva, a jesu poresku dužnici itd? Treće, podsećam i zahvaljujem Aleksandru Vučiću, to je prvi put, ako se ne varam, od imenovanja za potpredsednika Vlade Republike Srbije 2016. godine, pardon 2012. godine, 2014. godine izvinjavam se, nisam bio tada u Skupštini, hvala, da je izjavio 10. oktobra ove godine, citiram – seljak i vojnik su stubovi države. Za vojsku smo svi informisani svakodnevno koliko se izdvaja, opravdano, a za seljaka, ja bih samo, dozvolite, da pročitam jedan stih, odnosi se i na prethodni režim. Dakle, Ljiljana Bralović, koja živi u selu Pranjani napisala je 2002. godine poemu „Ovo nije molitva“ Ovo nije molitva, ovo je krik! Nad ovom zemljom ptice pevaju tugom! Juče je u jednom selu umro poslednji stanovnik, a sutra će možda u drugom“ Ja bih, imajući u vidu da je od 2012. godine zaključno sa rebalansom budžeta za 2019. godinu, da ni jedan budžet u tom periodu, a ni u prethodnom periodu, izuzimajući 2004. godinu, nije bio u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju, član 4, koji propisuje za podsticaje u poljoprivredi, odnosno subvencije u poljoprivredi, minimalno 5% budžeta. Da li se zakonom o Predlogu budžeta mogu derogirati zakonski propisi koji su doneti pre ovog zakonskog propisa, kao što je slučaj sa predmetnim Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jer u ovom periodu, ovog režima, poljoprivrednicima je oduzeto oko 80 milijardi dinara. Vidim da se pojedinci mršte, a evo kako to izgleda u budžetu za 2020. godinu. Ako je osnovica ukupan poreski prihod, a jeste, on iznosi 1.132 milijardi i 100 miliona. Pet posto od toga, što bi trebalo da bude minimalno za podsticaje u poljoprivredi, jeste 56 milijardi i 605 miliona. O tome sam govorio svaki put na sednicama Odbora za poljoprivredu i nikada, ni državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, ni državni sekretar Ministarstva finansija, kada su prisustvovali ovim tematskim sednicama, nisu hteli, a sigurno znaju, jer to može da uradi svako, da pomnoži 1.132 milijarde i 100 miliona sa 5%, da bi dobio ovu cifru, da saopšti koliko treba da iznose podsticaji u poljoprivredi po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

To je 50% onoga što država izdvaja za razvoj zadrugarstva u Srbiji. Hvala. Izvolite. Hvala puno. Uvaženi poslanici, samo zarad informisanja javnosti i zarad, naravno, vašeg informisanja, pročitaću samo četiri brojke koje dovoljno govore o tome koliko pažnje Vlada Republike Srbije posvećuje poljoprivredi. Dakle, 2019. godine, ove godine, ukupan budžet za poljoprivredu je 55,15 milijardi zajedno sa IPARD dva, sledeće godine je 58,15 milijardi zajedno sa IPARD dva. Dakle, za tri milijarde dinara više. U procentima, u odnosu na poreske prihode za 2019. godinu, to je 5%, a naredne godine će biti 5,2% Dakle, apsolutno nije istina da se budžet smanjuje, nego da se povećava. Sa druge strane, taj broj od 5% ispunjavamo već 2019. godine, a za 2020. godinu biće još više. Druge dve cifre koje hoću da podelim sa vama su sledeće, a to su subvencije za poljoprivredu. Godine 2012. 29,5 milijardi dinara je otišlo na subvencije u poljoprivredi. Nadam se, za one koji znaju da broje, da je 43,7 veće od 29,5. To je znato veća ulaganja za subvencije u oblasti poljoprivrede koje su usmerene ka tome da olakšate i poboljšate poslovanje naših poljoprivrednika uz otkup mehanizacije, poljoprivredne mehanizacije i podršku koju u tom smislu pružamo.

Izvolite. Zahvaljujem. Ne znam odakle gospodin ministar čita te podatke, ali ja sam izvadio podatke iz ovog materijala koji smo svi mi dobili zvanično. Dakle, 1.132 milijarde i 100 miliona su ukupno planirani poreski prihodi. Moguće je da ne znam račun, ali molim vas to dokažite.

Prema tome, subvencije u poljoprivredi čine 3,59% ukupnih poreskih prihoda a ne 5% i to je minus 16.016.247.000 dinara, kao što sam rekao. Drugo, IPARD koji navodite, gospodine ministre, predviđen je, odnosno planirano je 3.934.000.000 u ovim dokumentima koje ste nam dali. Ako vi imate neka druga dokumenta koja poslanici nisu dobili, to je druga stvar. Najzad, ostaje otvoreno pitanje i ja molim predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da odgovori ako je Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, članom 4. definisano da je minimalno za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju 5%, a članom 2. definisano šta su podsticaji u poljoprivredi, ne može se ukupan Razdeo 24. koji podrazumeva i objektivno potrebne nužne troškove za funkcionisanje Ministarstva poljoprivrede tretirati kao podsticaj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Izvolite. U vaše vreme, gospodine Ševarliću, subvencije za poljoprivrednike bile su 29,5 milijardi dinara, 2012, evo, imam tu kao poslednju godinu, verovatno je bilo još gore u godinama koje su prethodile tome. Ove godine 43,7 milijardi dinara. Jesam li slagao nešto ili nisam slagao nešto? Jel 29,5 milijardi u vaše vreme 2012. manje nego 43,7 milijardi subvencija za poljoprivrednike ove godine? Drugo, nisam razumeo koju ste cifru iskoristili za ukupne poreske prihode, gospodine Ševarliću, u odnosu na koje se i meri ukupan budžet za poljoprivredu?

Izvolite. Mada, koliko vidim računi se ne slažu, teško da ćemo doći do… Izvolite. Ovo je rađeno u Excel, na računaru prema tome, nije to moj program to je Office program, prema tome, pretpostavljam da i Ministarstvo koristi iste programe, da su ti programi licencirani, da je plaćena licenca kao što je i kod mene plaćena, ali ja ću ove podatke 12. decembra, ako se ne varam, ili ne znam kog tačno, možda sam pogrešio datum, saopštiti na naučnoj konferenciji Naučnog društva ekonomista Srbije. Gospodine ministre, cifru koju ste naveli navodno u mom periodu, svi periodi su moji, stariji sam od vas i ja se ne odričem nijednog perioda, kao što se ne odričem nijednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za koje ste vi tvrdili na jednoj od prethodnih sednica da su izmirene sve obaveze iz 2017. i 2018, a nije tačno. Mogu i da vam dokumentujem i to sam saopštavao već sutradan na toj sednici. Sad mogu da vam dokumentujem još sa imenima mojih poljoprivrednika koji nisu dobili subvencije za 2018. godinu, ali to sad nije bitno. Dakle, 56.605.000.000 je cifra koja minimalno treba da bude na poziciji i ja imajući u vidu predlog predsednika SRS od juče, koji je predložio da se ono što je oduzeto penzionerima reprogramira u naredne četiri godine.

Ne znam kakvi ekseli, ovako, onako. Uzmite bilo koji kalkulator pa izračunajte. Bez obzira na promociju koju vi želite ovim putem da napravite sebi, poštujem, ovde je istina najvažnija.

Hvala gospodine Mali. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Više bih voleo da ste mi dali reč pre gospodina ministra da ne ispadne sada plagijat, ali mi u Odboru nismo gledali ni Word ni Excel. Mi smo sabirali na olovku i došli do toga da je ovo u skladu sa Ustavom i zakonom. Prema tome, vratite se proverenim starim metodama pa ćete videti da ipak niste u pravu. Hvala. Hvala gospodine Komlenski. Izvolite.

Izvinite gospodine Arsiću. Moram dati i drugim kolegama šansu [[Miladin Ševarlić: Slažem se, ali da završimo repliku jedan na jedan.]] Sve su replike na vaš govor. Ja bih vam dao 20 minuta. Samo budite strpljivi. Izvolite gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, meni je jako zanimljiva ova diskusija oko subvencija u poljoprivredi. Sada ću da kažem i zašto. Sada se polemiše oko iznosa koji se dodeljuje poljoprivrednim proizvođačima, a nikako da se dotaknemo diskusije kako je to po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi regulisano kako se ta sredstva dodeljuju ili šta je bilo i kako se radilo do 2012. godine kada je moj uvaženi kolega, prethodni govornik uživao u svim blagodetima bivšeg režima. Nije jedini. Znate, tada su se davali kao podsticaji u poljoprivredi subvencije u poljoprivredi recimo po jednom hektaru obradive površine pa je to bilo neki put i 200 evra, pa je smanjivano na 150, 120 evra itd. Kada bi čovek pomislio da je to ispravna jedna politika, a najčešće laik tako pomisli, dolazimo do sasvim drugačijih podataka. Čast onim poljoprivrednim proizvođačima koji su zaista ta sredstva koristili namenski kako im je država to odvajala, ali imali smo i mangupe kao što je recimo „Delta kompanija“, kao što je recimo šećerko Kole, kao što je recimo „Viktorija grupa“, koji su uzimali za 20,30 evra od države obradivo poljoprivredno zemljište, a onda od te iste države naplaćivali subvencije od 120,150 ili 200 evra. Sada se čudimo što je poljoprivreda u tako teškom stanju. To je uništavamo bilo sistematski, godinama. Cilj je bio samo jedan - da se na jeftin način dođe do sirovina u poljoprivredi da bi se time trgovalo na berzama. Ništa drugo nije bilo u pitanju. Jel pšenica berzanska roba? Jeste. Kukuruz, jel berzanska roba? Jeste. Pa će država da dotira, da bi taj individualni mali sitni poljoprivredni proizvođač imao kakvu-takvu kalkulaciju da to proizvodi, da taj proizvod bude jeftin ovde u Srbiji, razliku do ekonomske cene da dopunjuje država, a onda Šećerko, Mišković i "Viktorija" s time da trguju na svetskim berzama.

Ja sam se prijavio redovno, po redosledu prijavljenih za reč. Čudi me da tada nije bilo tolike brige za poljoprivredne proizvođače? Valjda su svi smatrali da je država krava muzara koja ima subvencije u vidu skupih kredita, kako nas je zaduživao bivši režim, i mislili su da to može doveka da traje. Pa, ne može. Nemojte, molim vas, više toliko da brinete o poljoprivrednicima. Nemojte, zaista. Kako ste brinuli o njima pre 10 godina, bili su na ivici izumiranja, da bi došli do njihovih obradivih površina, tajkunska preduzeća koja sam spominjao. Još tada su bila pusta. Možemo da pričamo i o tome, kao što su mnogi ovde govorili, da je budžet predizboran. Ja ne mogu s tim da se složim. Ili izborni, kako još neki dobacuju. Ne mogu s tim da se složim. Ovaj budžet je nastavak budžeta, znači ima određen redosled, ako pogledate, ima čak i matematički obrazac, koji je započet 2017. godine Zakonom o budžetu. I ono što je najvažnije, u naš Zakon o budžetu, a to niko nije i ne može da ospori, a to je da je prihodna strana realna, da je ostvariva i da ne predstavlja opasnost po javne finansije Republike Srbije. Ja bih voleo da preko puta nemam samo predstavnike opozicije već i predstavnike bivšeg režima, da ih podsetim šta su sve oni pričali od 2014, 2012, 2013. godine, kakva sudbina čeka građane Srbije, kako su ih plašili, kako su nas optuživali za sve ono što su oni radili, dok su pljačkali, otimali od tih istih građana Srbije za koje se navodno brinu. Jel, znate, da je Srbija ista onakva kakva je bila 2010. i 2011. godine, da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić isto onako anemičan kakav je bio Boris Tadić, danas Srbija ne bi bila pod tolikim pritiscima zemalja u okruženju, jer kad ste mali, slabi, tad vas svi vole. Kada postajete ozbiljna država i kada postajete ekonomski, politički, bezbedonosni i regionalni centar, prirodno je da imate toliko protivnika. Samo mi je žao što među kolegama poslanicima, pogotovo iz bivšeg režima, imamo mnogo onih koji podržavaju zemlje u okruženju koje po nekim postupcima ne mogu da kažem da su baš prijateljske prema Republici Srbiji. Ili barem pojedinih političara koji ne vrše vlast, ali imaju preduslove da to rade u nekom budućem periodu. Da vam ne spominjem pod kakvim će sve napadima Republika Srbija da bude kada započne kampanja za predsednika Republike u Hrvatskoj. Međutim, ono što mene iznenađuje jeste da Narodna skupština da bi ostvarivala svoju punu funkciju koju ima po Ustavu, zakonodavna, izborna i kontrolna uloga, da postoje pojedini državni organi koji treba da pomognu Narodnoj skupštini u njenoj nadzornoj ulozi, počinju sve više i više da se bave politikom. Ako pogledate u bilo kojim elektronskim medijima i štampanim, uvek će da se provlači jedna tema koju plasira Fiskalni savet, a to je da je povećanje zarada u javnom sektoru najveća greška ovog budžeta i da to može da dovede u pitanje ceo reformski proces koji sprovodi Vlada Republike Srbije, počev od 2014. godine. Sledeći napad neće biti samo na političke stranke i nosioce vlasti, već će biti i to da zaposleni u državnoj upravi imaju ogromne plate, što nije naravno tačno i da ništa ne rade, što, naravno, nije tačno, i da je to bogom dana služba gde samo trebate da se zaposlite i sačekate penziju. Da ne ulazim previše u stručne detalje oko toga šta priča Fiskalni savet, ali ih molim da se uzdrže od nekih komentara, jer neki koji to komentarišu nemaju ni moralno ni bilo koje drugo pravo da pričaju o zaradama koje primaju zaposleni u organima državne uprave. Da bi građani Srbije znali kolike su zarade, referent sa srednjom stručnom spremom prima jedva nešto više od 30 hiljada dinara kada počne da radi. Mlađi savetnik, znači lice koje ima visoku stručnu spremu, počinje da radi sa platom od 35 ili 36 hiljada dinara. Onda se pojavi gospodin koji prima platu od 214 hiljada dinara da kritikuje što će oni mladi, reći ću i ime, nema problema, koji započinju svoj život, koji treba da se venčavaju, koji treba da rađaju decu, koji treba da zasnivaju svoje porodice, primaju 36 i 37 hiljada dinara. Reč je o predsedniku Fiskalnog saveta, Pavlu Petroviću. Znam da će da mi zameri i da se ljuti na mene, to je njegov problem. Samo da vam kažem, nije sporno ni to što prima penziju od 81.300 dinara. To samo uvećava njegov prihod na nekih blizu 300.000 dinara. Nije sporno ni to što je dopisni član SANU, koja se takođe finansira iz budžeta Republike Srbije, tu prima 98.476 dinara, što znači da gospodin Pavle Petrović, koji kritikuje povećanje zarada u javnom sektoru, koje u nominalnom iznosu iznosi negde oko tri, četiri hiljade dinara, prima mesečno po raznim osnovama 400.000 dinara. Sve je po zakonu, da budemo jasni. Samo je pitanje – da li je moralno? Da li takav čovek ima pravo da izađe i da kritikuje povećanje zarada u javnom sektoru koje u nominalnom iznosu najviše iznosi tri do pet hiljada dinara? Onda imamo još jedan problem. Znate, Fiskalni savet je ustanovljen zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 2010. godine, a lica koja su imenovana u Fiskalni savet su imenovana 2011. godine. Po članu 92g Zakona o budžetskom sistemu regulisani su načini prestanka funkcije članovima Fiskalnog saveta. Fiskalni savet izabran je 2011. godine, ali jedna tačke je morala da bude brisana, a to je da članu Fiskalnog saveta prestaje mandat odlaskom u penziju, ispunjenjem uslova za odlazak u penziju. Po podacima koji su javno dostupni, rođen je 1947. godine i izborom na funkciju člana predsednika Fiskalnog saveta za manje od godinu dana ispunjavao je uslov za odlazak u starosnu penziju. E sad, imamo i motiv zašto gospodin predsednik Fiskalnog saveta kritikuje Aleksandra Vučića, kritikuje Vladu Republike Srbije, jer, znate, Boris Tadić mu je dao 400.000 dinara zarade. Znači, umesto da se bavi nekim naučno-istraživačkim radom, da motiviše mlade stručnjake da se uključe u javne finansije, on uporno drži, ne odriče se 400.000 dinara i još priča kako zarade u javnom sektoru ne treba povećavati, to sve zbog navodne brige o fiskalnoj stabilnosti i tome da li će reforme koje su sprovedene biti dovedene u pitanje. Još bih postavio pitanje – koju je to fiskalnu procenu od 2014. godine Fiskalni savet dao ispravnu? Onda postavljam i jedno drugo pitanje – šta će nama takav Fiskalni savet? Fiskalni savet koji treba da pomaže narodnim poslanicima prilikom donošenja zakona o budžetu daje narodnim poslanicima pogrešne informacije. Znači, poručujem predsedniku Fiskalnog saveta Pavlu Petroviću da počne da se bavi svojim poslom, a ne da se bavi konferencijama za štampu, jer ga za to građani Republike Srbije ne plaćaju 400.000 dinara, nego ga plaćaju da narodni poslanici dobijaju istinite i tačne podatke o zakonu o budžetu. Da smo slušali Fiskalni savet, danas ne bismo imali ni stabilne javne finansije, ni sprovedene reforme, ni stopu nezaposlenosti koja je manja od 10%, a moram da podsetim kolege da smo nasledili skoro 27% i javni dug koji je bio blizu 70% Fiskalni savet nam nikada nije dao podatak kako je to bivši režim nagurao javni dug do 70% i kako je on nastajao, čak i kada su izgubili vlast. Jer, bože moj, po Fiskalnom savetu javni dug je samo ono na šta Narodna skupština da saglasnost. Nikada nisu prihvatili činjenicu da u javni dug dolaze i sve one neizmirene obaveze koje su trebale biti izmirene iz redovnih prihoda, a tih redovnih prihoda nije bilo, jer su Boris Tadić, Dragan Đilas i ekipa oko njih uništili potpuno privredni i ekonomski sistem Republike Srbije. O tome Fiskalni savet ćuti. Znači, oni neka se bave poslom za koji primaju platu od građana Republike Srbije. Narodni poslanici će se baviti takođe svojim poslom, podržaće ovaj budžet Republike Srbije, barem u većini, zato što ima kontinuitet sa svim budžetima koji su unazad pet godina donošeni ovde u Narodnoj skupštini i zato što je ovo razvojni, a ne predizborni ili izborni Zakon o budžetu. Hvala, gospodine Arsiću. Izvolite, profesore.

Jesam li ja pogrešio ili ste vi dostavili pogrešan materijal poslanicima?

Toliko radi javnosti i toliko radi toga što je pogrešan digitron ili ne znam šta drugo. Ali da vas podsetim, gospodine ministre, ja sam ovde našao kod mene odgovor na moje poslaničko pitanje koje je potpisao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, broj 9-00-00019/2017-09 od 23. novembra 2017. godine, dozvolite da vam pročitam. Pozicije su godina, budžet Ministarstva poljoprivrede i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ne znam da li je od 2004. godine do danas ikada bio agrarni budžet takozvani ili podsticaji za poljoprivredu i ruralni razvoj svega 2,87%. (Predsedavajući: Hvala.) Poslao sam vam ovo, gospodine ministre, nisam našao na sajtu Ministarstva finansija drugi kontakt, poslao sam na pres mfin.gov.rs. Hvala lepo. Uvaženi poslanici, molio bih samo da onaj ko se bavi poljoprivredom i budžetom za poljoprivredu takođe pogleda i član 6. na strani 54. Zakona o budžetu, i tu ću stvarno da završim ovu temu, dakle, imate i podsticaje IPARD II 6,294 milijarde za 2021. godinu koji se isplaćuju u 2020. godini. Voleo bih da to znate vi koji se bavite poljoprivredu, ali ako ne znate, evo, ja sam vam sada rekao i završio bih stvarno tu temu. Vidim da veoma insistirate na vašoj promociji i na iznošenju neistina. Istina je ta koju sam vam rekao, dva ili tri puta sam vam ponovio cifre, podelio ih zajedno sa vama ovde ispred kamera, može to nekome da se sviđa ili ne, ali budžet za poljoprivredu za 2020. godinu je veći nego za ovu godinu u iznosu koji sam vam malopre pročitao, a vi još jedanput pročitajte član 6, pa onda saberite te cifre malo bolje. Hvala, gospodine ministre. Izvolite. Nemam nameru da repliciram više gospodinu ministru jer je očigledno da nije u pravu. Koristim priliku da javno zamolim predsednika Republike Aleksandra Vučića da, pošto mi je njegov generalni sekretar prošle ili pretprošle godine odgovorio da predsednik države nema pravo da ne potpiše ukaz o proglašenju zakona, da iskoristi svoje pravo kao predsednik i ne potpiše ukaz o proglašenju Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, dok se ne nadomesti minimalnih 5% za poljoprivredu i ruralni razvoj, jer je to minimalno pravo poljoprivrednika.

To najrečitije ukazuje kakva je ekonomska i socijalna situacija poljoprivrednika. Hvala lepo. Za reč se javio dr Vladimir Orlić. Izvolite. Dobro, pošto nekima očigledno nije jasno zato što ne žele da im bude jasno, evo da razjasnimo stvar, onima koji žele da slušaju i kojima nije teško da neke stvari porede, posebno ako su lako uporedive.

Isto to, 2010. godine, dakle, u vreme kada su ovi što sad sve znaju, pa znaju i da treba da se potpiše zakon kojim usvajamo budžet ili ne treba, dakle, u njihovo vreme, sjajno vreme, moram da kažem, 25.621.000.000, grubo, tačno dva puta manje. Subvencije, ukupan iznos 2020. godina, ovaj predlog o kom pričamo sada, ukupno svi izvori 40.588.000.000 i nešto više. Njihova sjajna, takođe fantastična 2010. godina, ista ta stvar, 20.153.000.000, čudno ili ne, ali opet dva puta manje. Dakle, sve što je u njihovo vreme, kojim se očigledno i danas diče i dalje ga priželjkuju da im se nekako vrati, ali toga, izgleda, biti neće, bilo ovako. Danas je po dva puta bolje, po dva puta bolje najmanje. I ovaj budžet omogućava to, najmanje dva puta bolje kada je o poljoprivredi reč. Kada je reč o drugim sektorima, tu su i veće plate, veće penzije, novi auto-putevi, železnički koridori i sve ono što nismo mogli ni da sanjamo kada je sve bilo ovako sjajno u njihovoj 2009, 2010. ma, nije im ni 2011. ni 2012. godina, bila mnogo bolja, ali svakako je bila lošija nego što je ovo danas. Dakle, da ovo što danas imamo, što smo stvorili, što smo stekli, menjamo za to njihovo, mislim da to nikome ozbiljnom u ovoj državi ne pada na pamet. Pitajte bilo kog čoveka da li hoće penziju veću nego ikada da mu vratimo na to njihovo vreme, jel hoće platu od 500 evra u proseku i nešto više, da vratimo na njihovih 320. Neće niko. Mi ćemo zbog toga, što je ovo danas ovako bolje od tog njihovog, sa velikim zadovoljstvom da glasamo, a onaj ko je pozvan da to uradi siguran sam sa ništa manjim zadovoljstvom i da zakon potpiše.

Predlažem da nastavimo dalje sa radom.

Drugi ljudi čekaju, kolege čekaju da se obrate.

Cenjeni ministre, kolege narodni poslanici, kao što je moja koleginica Ana Karadžić u svom jučerašnjem obraćanju već najavila, poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka će u danu za glasanje podržati predloženi budžet za 2020. godinu. Razloga za ovakav naš stav je mnogo, a jedan od glavnih jeste činjenica da se ovim budžetom završava period konsolidacije javnih finansija i ulazi u razvojni period za državu Srbiju. Ovakav odnos prema planiranju budžeta pokazuje da Srbija stabilno korača sigurnim putem izlaska iz živog blata u koje su nas dosmanlijske vlasti predvođene Borisom Tadićem, Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem i njihovim satrapima, uvlačile sve do maja 2012. godine. Ovakav odnos prema budžetskoj politici pokazuje da je Srbija počela da zaceljuje rane koje joj je bivši režim naneo pljačkaškom privatizacijom, masovnim otpuštanjem radnika, kriminalom, korupcijom, pustošenjem budžeta i budžetskih fondova, zaduživanjem i dovođenjem države na ivicu bankrota i siromaštva. Budžet za 2020. godinu je razvojni budžet i mora se priznati da je izuzetno dobro odmeren, isto kao i budžet za prethodne četiri, pet godina. Kada bismo u nekoliko reči hteli da svedemo celokupnu planiranu budžetsku politiku za 2020. godinu, mogli bismo je svesti na pojmove, znači značajan porast investicija, rast standarda građana, odnosno povećanje plata i penzije. Naravno, ono što nikako ne smemo zaboraviti da pomenemo jeste poresko rasterećenje rada. Kada govorimo o porastu javnih investicija, moram pohvaliti činjenicu da je Predlogom budžeta planirano više novca za javne investicije, što jasno pokazuje razvojnu stranu ovog budžeta, tako da je za njih u 2020. godini, predviđeno 260 milijardi dinara, što je za čak 40 milijardi dinara više nego u ovoj godini. Od planiranog iznosa najviše je namenjeno za ulaganje u infrastrukturu, pre svega za Moravski koridor deonice Pojate – Preljina, za izgradnju saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica, zatim za brzu saobraćajnicu Novi Sad – Ruma, deonicu Preljina – Požega, projekat Mađarsko – Srpske železnice, kao i za rekonstrukciju železničke pruge Niš – Dimitrovgrad i još veliki broj projekata koje nisam naveo, a biće realizovano tokom 2020. godine. Samo ovo što sam spomenuo je mnogostruko više nego što su dosmanlijski kriminalci uradili tokom svoje dvanestogodišnje vladavine. Zahvaljujući dobrim rezultatima, kako u ovoj, tako i u nekoliko prethodnih godina, stvoren je fiskalni prostor, koji će uz ovomesečno povećanje zarada u javnom sektoru jednokratnu pomoć svim penzionerima u visini od 5.000 dinara i povećanje penzija od 1. januara sledeće godine, u mnogome uticati na poboljšanje životnog standarda svih građana. Kada govorimo o poboljšanju životnog standarda ne smemo zaboraviti ni značajno uvećanje minimalne zarade za iznos od 3.000 dinara. Sagledavajući sve ovo i upoređujući ovakve rezultate sa onim koje je ostvarivao dosovski režim pre desetak, petnaest godina kao levičar i socijalista osećam zadovoljstvo što je Pokret socijalista, partija koju pripadam, deo jedne ovakve socijalno odgovorne vlasti, vlasti koje iznad svega stavila interes države Srbije i njenih građana, vlasti koja zahvaljujući odgovornoj politici koju je 2014. godine, zacrtao tadašnji premijer, a današnji predsednik Aleksandar Vučić, uspela da spasi Srbiju sa ivice ponora koju je gurala tadašnja vlast. Više je nego žalosno kada danas u medijima gledamo Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Bojana Pajtića i sve one koji su pljačkali i pustošili Srbiju, one koji su svakodnevno otpuštali na stotine radnika, one koji su sprovodili pljačkašku privatizaciju, a Srbiju prepustili tajkunima i narko-klanovima koji su im bili i najveći investitori, ali i najvažniji finansijeri. Kada takve gledani kako glume navodnu zabrinutost za državu i građane, ta nazovi gospoda, je imala više od decenije da pokaže na delu svoju brigu prema građanima i da su bar na neki trenutak prekinuli sa krađama, da su se bar na tren setili običnih ljudi, setili njihovih problema, njihovog jada i njihovih muka, da su umesto konstantnog otimanja i trpanja državnih para u sopstvene džepove, umesto da kradu od onih najsiromašnijih, od bolesnih, od trudnica, porodilja, male dece, od osoba sa posebnim potrebama, da su bar na trenutak pomislili da im pomognu, možda danas ne bi bili tu gde se nalaze, tu gde zaslužuju da budu, na političkom smetlištu. Hvala.

Uvaženi predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicom, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, danas je pred nama Zakon o budžetu za 2020. godinu. Tokom 2019. godine nastavili smo sa poboljšanjem makroekonomskih performansi naše privrede. Nastavili smo i sa politikom privrednog rasta i stabilnosti, jer je to je politika Srbije koju vodimo i za koju se zalaže kompletna Vlada na čelu sa našim predsednikom Republike Srbije. Sve predviđene i donete makroekonomske mere donete su u cilju jačanja i uspostavljanja modela rasta koji se zasniva na povećanju investicija i izvoza, a to je sve usmereno na poboljšanje kreditnog rejtinga naše zemlje, kao i poboljšanje privrednog položaja, odnosno privredne aktivnosti naše zemlje koji će u 2020. godini biti 4% Zna se da je priliv stranih investicija bio preko 3,7 milijardi evra i za toliko je povećan kreditni rejting Srbije. Stopa rasta u 2019. godini iznosi 3,5%, nezaposlenost se približava jednocifrenom broju, a inflacija ostaje niska i stabilna. Privredni rast, kao i proteklih godina, ostaje na uzlaznoj putanji. U raznim delatnostima imamo povećanje BDP. Recimo, u građevinarstvu - 14,1%, sektor komunikacija - 8,6%, u kopnenom saobraćaju - 8,3%, vazdušnom saobraćaju - 6,0%, turističkom sektoru - 5,6% itd. Budžetom Republike Srbije u 2020. godini predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 14,5 milijardi dinara, što predstavlja i povećanje od da će fiskalni prostor u 2020. godini biti iskorišćen za povećanje kapitalnih investicija, za povećanje plata i penzija, kao i za poresko rasterećenje privrede. Ovim merama želi se povećati životni standard građana, s tim da se ne ugrožava stabilnost javnih finansija uz smanjenje javnog duga Rast plata u javnom sektoru predviđen je za povećanje od 8% do 15%, s tim što će prosečna plata u Srbiji biti 500 evra, sa tendencijom rasta, a povećanje penzija po tzv. švajcarskoj formuli biće 5,4% Svako ministarstvo dobija deo predviđenog budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, tako je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dobilo 139,2 milijarde dinara iz svih izvora finansiranja, da bi samo iz budžeta bilo izdvojeno 127,1 milijarda dinara. Nominalno gledajući, to je povećano izdvajanje iz budžeta u odnosu na 2019. godinu 5,8 milijardi. Veći deo budžeta planiran je i obezbeđen za isplatu prava korisnika u oblasti zaštite porodice i dece, odnosno 1,9 milijardi dinara više nego u 2019. godini. Kada je u pitanju socijalna zaštita, sredstva u budžetu su veća za oko 2,6 milijardi u odnosu na 2019. godinu, s tim što je od tih sredstava predviđeno 1,8 milijardi za korisnike prava socijalne zaštite, zatim za hraniteljske porodice je predviđeno 420 miliona, o ustanovama socijalne zaštite 330 miliona za povećanje plata zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i preko 330 miliona je predviđeno za investicije za implantaciju informacionog sistema SO IZIS-a. Boračko-invalidska zaštita će dobiti 700 miliona više nego 2019. godine, a za povećanje standarda zaposlenih predviđeno je 8% povećanja plata za zaposlene u ministarstvu i 9% za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite. Ovim sredstvima budžet će obezbediti bolje uslove za korisnike socijalne zaštite kroz investiciona ulaganja, kao i porast standarda zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. Što se tiče Ministarstva zdravlja, ukupni budžet je veći za 13,826 milijardi dinara ili 73,38% u odnosu na 2019. godinu. Sam procenat govori sam o sebi, o brizi države, o zdravstvenoj zaštiti i brizi za zdravlje građana Srbije. Za 2,4 milijarde povećan je iznos predviđen za lečenje retkih bolesti. Daleko više se ulaže u prevenciju koja je jedna od bitnih karika u zdravstvenoj zaštiti naših građana. Znatno više sredstava je predviđeno za razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova, kao i za nabavku lekova i medicinske opreme. Generalno gledajući, s obzirom da je već treću godinu unazad ostvaren suficit, imaćemo dovoljno fiskalnog prostora za dalje povećanje životnog standarda. Zato je jako bitno povećanje stope rasta u narednom periodu, jer to će značiti realan rast plata i penzija, povećanje standarda i sveukupno boljitak u životu građana Srbije. Hvala. Hvala, dr Babiću. Kolega Stevanović nije prisutan. Dame i gospodo, poštovani ministre, danas raspravljamo o budžetu Republike Srbije i budžetu srpskog naroda izvan granice Srbije za 2020. godinu. Budžet nam pokazuje put kuda vodimo srpsku ekonomiju, odnosno budžet nam oslikava makroekonomske parametre u jednoj fiskalnoj godini. Istovremeno, pokazuje nam i zdravlje fiskalnih prihoda i pokazuje nam kako će izgledati budućnost Srbije. Neekonomski rečeno, budžet Srbije satkan je od hrabrosti i nada, vera i poverenja zato što hoćemo da napravimo normalnu i uređenu zemlju. Imamo veru da možemo da budemo normalna ekonomska zemlja, kao i sve druge, da kada ustanete ujutru ne pitate koliki je kurs i koliki će biti večeras, da ne razmišljate o otpuštanju, da ne razmišljate o privatizaciji, da ne morate da se zadužujete da biste prehranili porodicu. Hoćemo da napravimo i napravili smo državu u kojoj ne morate da vodite računa kako izgledaju fiskalne i monetarne politike, gde ne vidite kako funkcionišu makroekonomski parametar, a mi nismo živeli u takvom vremenu. Živeli smo u vremenu ekonomskog beznađa za većinu građana Srbije, a za kvazi elitu u verovatno najprofitabilnijem vremenu. U tom vremenu ekonomske bede nastao je ekonomski san koji je doveo do ekonomskih promena. Te promene sprovodimo od 2014. godine. To je dug prema prethodnim generacijama i naša obaveza da sačuvamo državu i naša obaveza prema budućim generacijama da država postoji i posle nas. To je vekovni generacijski san građana Srbije, da unapređuju funkcionisanje države. Taj san nismo sanjali samo mi u politici, sanjala ga je i Srbija decenijama, oguglala od raznih ekonomskih obećanja i sumorne ekonomske stvarnosti. Mi danas, posle pet godina, možemo da kažemo da smo svoj dug prema Srbiji odužili. Posle rada, znoja, suza i poverenja, posle slušanja različitih kritika zluradih mi smo svoj dug u ekonomskom smislu prema Srbiji odužili. Napravili smo Srbiju, kada danas raspravljamo o budžetu, koja ne govori o likvidnosti i insolventnosti. Ne uzimamo strane kredite da bi očuvali makroekonomsku stabilnost. Ne prodajemo imovinu Srbije da bi mogli da isplatimo plate i penzije. U suštini, cela priča oko ekonomskih promena u Srbiji stane u dve reči - sigurnost i izvesnost. To je danas u ekonomiji Srbija. Ja pitam građane Srbije i sve narodne poslanike šta bi bilo da nismo uspeli? Kako bi izgledao ekonomski život, kako bi izgledalo srpskog društvo da nismo ostvarili ovakve rezultate? Da li bi imali nove bolnice, nove škole, nove puteve? Da li bi imali povećanje plata, penzija? Da li bi imali smanjenje, pre svega, ekonomski loših parametara? Da li bi imali rast zaposlenih? Kada vas pitam kako bi to izgledalo, ja znam da vi znate. Sve smo mi to u nekom vremenu živeli.

Da li mi kažemo - biće stopa nezaposlenosti ispod 10% Da li obećavamo kada kažemo da će ekonomski rast biti 4% Ne, to je sve danas. Ne kažemo biće i ne kažemo bilo zato što su makroekonomski parametri i ekonomska politika u Srbiji danas priznate. Ne morate da slušate nas, MMF i Svetska banka kažu da je Srbija danas, po makroekonomskim pokazateljima, ubedljivo jedna od najboljih zemalja u ovom delu Evropi. Pogledajte strane investitore. Srbija se danas zadužuje za refinansiranje kredita za 1,25% kao nikad u svojoj istoriji. Imate strane investicije, kada ljudi ulažu svoj novac, mogu da ulažu gde god hoće u svetu, dolaze u Srbiju. Srbija je lider po ulaganju po glavi stanovnika u ovom trenutku u Evropi. Ako pogledate valutni rizik, on je 34 poena iznad standarda, znači sa samo 0,34 zadužujemo se više od onoga što se zadužuje Amerika. Duplo je vreme danas, gospodine ministre, za raspravu ali u stvari rasprava o budžetu danas može da bude vrlo kratka. Nastavićemo da ulažemo u nove škole, nove bolnice, novu infrastrukturu, gradićemo zato što, kao nikad, izdvajamo za javne investicije 260 milijardi dinara. Nastavićemo da povećavamo plate, povećavamo penzije, smanjićemo poreze na rad, povećavaćemo ličnu potrošnju i samim tim dovoditi do povećanja rasta društveno bruto proizvoda. Nastavićemo da otplaćujemo kredite i nećemo se zaduživati. Eto, dame i gospodo, to je budžet za 2020. godinu. I u Skupštini i u javnosti Srbije učinili smo još jednu stvar, ukinuli smo raspravu o budžetu. Možete da verujete? Budžet, koji je primarna stvar, koje je ključno ekonomsko i političko pitanje, u jednoj državi, u Srbiji, za budžet 2020. godine nemate raspravu. Ne postoji. Nemate, zato što nije politička tema, a ekonomska svako nije. Političke stavove ne možete da promenite, ekonomski na zlurade i negativne komentare, u stvari trebate uvek da odgovorite, ali nema tu pomoći. Bes i nezadovoljstvo ličnom političkom situacijom ne može da bude izgovor za raspravu o budžetu. Svi mi znamo da Srbija nije idealna zemlja, nije idealna ekonomska zemlja, tome se teži, zato se radi, zato se bori. Srbija nije auto-put, a mi koji se bavimo ekonomskom politikom, radnici koji samo farbaju bankine pored puta, da plastično kažem, mi u stvari nismo ni kaldrmu nasledili. Zato je svaki dan, kada govorimo o ekonomiji Srbije, za nas izazov. Suštinski, mi u stvari ne treba samo jednu stvar da uradimo, ne treba da se vratimo na prošlo vreme da Srbija bude opet bedna i siromašna, da govorimo o privatizaciji, o otpuštanju, da govorimo o hiljadu evra akcija besplatno, a da nam inflacija bude dupla. Nisam ja danas govorio o makroekonomskim parametrima, nisam govorio o fiskalnim promenama, o ekonomskim klasifikacijama, o budžetskim principima, nisam govorio gotovo ništa značajnije o ni jednoj cifri u budžetu, zato što ja nemam razloga da o tome govorim. Podrška građana Srbije, Vladi Republike Srbije, SNS i pre svega Aleksandru Vučiću, dovoljno govori o ekonomskoj politici i budžetu Republike Srbije za 2020. godinu. Hvala, gospodine Kovačeviću. Pre nego što dam reč kolegi Mirčiću, obaveštavam vas da saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, da će danas Narodna skupština raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Izvolite, kolega Mirčiću. Dame i gospodo narodni poslanici, mi srpski radikali smo odmah na početku ovo rasprave preko ovlašćenog predstavnika, dr Vojislava Šešelja, rekli da je dobro, na neki način, što može koliko toliko da se kontroliše budžet u smislu suficita i deficita. Imamo loša iskustva ne samo iz ranijih perioda, nego imamo jedan primer koji nam ukazuje na nešto što može da bude eventualna opasnost, a to je da smo pre izvesnog vremena, ovde raspravljajući o rebalansu budžeta, mi raspravljali o rebalansu budžeta koji je tad imao suficit od 50 milijardi dinara. Pa smo nakon predloga Vlade došli do deficita od 20 milijardi dinara, što je na neki način samo veština i sposobnost ove vlasti da iz suficita pređemo u deficit. Ne bi to možda bilo čudno koliko je čudna činjenica kako su ta sredstva od 70 milijardi dinara preraspodeljena. Preraspodeljena su tako što se dalo penzionerima po pet hiljada dinara na ime pomoći i to je bilo potpuno jasno da se radi o predizbornom potezu koji bi trebao, na neki način, da oraspoloži ne tako malo biračko telo koje se nalazi u ovoj kategoriji stanovništva, a oglušilo se o sugestiju nas srpskih radikala da ipak je trebalo voditi računa. Naravno, svakome je pomoć potrebna, pogotovo po prirodi stvari ovoj kategoriji stanovništva koja je, na neki način, konstantno ugrožena, ali se moralo voditi računa u kategorizaciji i dodeljivanju ove pomoći od pet hiljada dinara. Možda je i sigurno je onima koji imaju niže penzije, niža primanja i te kako značajna ova pomoć, a onima koji imaju viša nije da im ne znači, ali ne utiče toliko na njihov standard. Tu se išlo uravnilovkom i rečeno je pet hiljada da mi sada ne bi pravili neku razliku. Onda, usput se pristupilo donošenju odluke o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru, na šta smo mi srpski radikali samo hronološki, da vas podsetim, rekli – nije loše ako imaju realni uslov, ako su se stvorili takvi ekonomski parametri da može da dođe do povećanja, a to podrazumeva rast privrede, a to podrazumeva konstantan rast BDP u visini koliko može da se i poveća primanje onih koji rade u javnom sektoru. Nama je ovde objašnjavano da je Srbija ekonomski dovoljno stabilna, da Srbija na tim rejting listama i te kako dobro se kotira i da Srbija u ovoj godini treba da bude rekorder kada je u pitanju BDP, kada su u pitanju strane investicije. Nije, istine radi, govorilo se o rastu privrede, ali ovo su bili parametri koji su u svakom slučaju bili argumenti na strani predlagača, odnosno Vlade Srbije. Činjenica da onaj koji govori argumentovano bilo šta u smislu da bi trebalo povećati, ali ne na ovom nivou plate, rizikuje da u javnosti izaziva kontrareakciju kada je u pitanju politički deo funkcionisanja i rada nas koji smo u ovome parlamentu. Mi srpski radikali smo poznati po tome što uvek govorimo, saopštavamo ono što je istina i ono što treba da se radi, a ne kako će to i na kakav odjek da naiđe u javnosti, pogotovo u narednoj izbornoj godini. Ovde se očigledno radilo o izbornom predlogu. Na bazi tog izbornog predloga je i ovaj izborni budžet, a evo kako je izborni.

U trećem kvartalu dobijamo informaciju da je preko 4%, ali to je u odnosu na kvartal prošle godine. Da bi se povećala plata od 8 do 15% trebalo bi u kontinuitetu da bude BDP na nivou 5 i više od 5% Šta to znači u kontinuitetu?

Kako da objasnimo to? Imamo rast privrede. To su jasni pokazatelji na 3,5% To znači maksimalno moglo bi da se poveća, maksimalno bi mogla da se povećaju primanja 5%, ali to se desilo kada su u pitanju penzioneri. Najavljuje se da će se desiti pošto treba „švajcarski metod“ neki da se usvoji, pa onda ljudi misle da je ta metodologija, poistovećuju je sa standardom Švajcarske. Daleko je to od standarda švajcarskog, nego je to metodologija koja jasno govori da, uzimajući realne parametre, može doći maksimalno do povećanja penzije jednom godišnje u visini, sad za narednu godinu, u visini od 5%. to je nešto što je realno. Mi bi svi voleli da nismo u pravu, mi koji kritikujemo, mi koji iznosimo jasne činjenice. Ali, budžet je pred nama i budžet sam po sebi ne predviđa neku veliku razliku kada je u pitanju BDP, kada je u pitanju očekivani rast proizvodnje, odnosno privrede. To znači da će povećanje penzija u javnom sektoru napraviće još veću razliku između primanja onih koji su u javnom sektoru i onih koji su u privatnom sektoru, odnosno u privredi. Da ne govorimo o samom odnosu između prosečne plate koja će od naredne godine da bude i prosečne penzije koja će da bude. To je do sada bio odnos negde iznad 50% U svakom slučaju, nije dobro da bude tolika razlika. Mi ovde slušamo kako će se usmeriti sredstva iz prihoda najvećim delom u obrazovanje, u zdravstvo, u investicije i u kulturu. Gospodo, narodni poslanici, kada je u pitanju obrazovanje, bilo bi lepo da ovde resorni ministar sedi, a ne da na muke stavlja, pod znacima navoda, ministra finansija, pa da nam on objašnjava i obrazovanje i kulturu. Ministar finansija, tj. Vlada Srbije je prošle godine više puta naglašavala i prilikom rasprave o budžetu, a i u drugim prilikama, da će Sremski Karlovci u toku ove godine biti univerzitetski centar. Onda su navodili razloge, da je to trebalo ranije, u svakom slučaju stogodišnjica prisajedinjenja, a i sama logika i priroda stvari govori da su Karlovci i duhovni i kulturni centar srpskog naroda, i da mesta koja su najznačajnija u tom delu Srbije za srpski narod su Sremski Karlovci i Srbobran i istorijski i u svakom drugom pogledu. Ministarstvo kulture je uredno preko ministra obilazilo Sremske Karlovce. Očigledno da se tu nije ništa uradilo osim potpisivanja nekih protokola koji ne znače ništa, nego samo najavu dobre volje. Ta dobra volja ostajala je upravo na nivou protokola. Mi smo i te kako insistirali da se jednom prekine ta logika stvari ili način razmišljanja, kada je u pitanju kultura, da se forsira i finansira konzumna kultura, nego da se više novca uloži u stvaralaštvo u kulturi. Vidimo da i u ovome budžetu nema pomena o tome. Vama je bitnije da date silne pare u „Egzit“, nego da podržite pisce, da podržite slikare, da podržite režisere, da podržite one koji stvaraju kulturu. Ne, vi podržavate one koji prodaju, uslovno rečeno, neku kulturu. Vama moramo mi srpski radikali očigledno na svakoj raspravi o Zakonu o budžetu da skrećemo pažnju koliko je značajna Matica srpska. Valjda nismo mi više zainteresovani po prirodi stvari od vas. Ne interesuje to vas, vama je bitno da je Novi Sad prestonica kulture za mlade 2020. i 2021, i da se ogromna sredstva daju, a taj projekat vam vode, gospodo, oni koji su na čelu „Egzita“ Egzit“ je inače privatna firma i tu nema razlika, tu vam je znak jednakosti između Novi Sad 2021. i „Egzit“, kada su u pitanju finansije. Tu treba voditi računa. Ne može neko ko ima privatnu firmu, gde je sukob interesa, ko ne podnosi nikakav finansijski izveštaj, u ovom slučaju „Egzit“ kao privatna firma, nikad nije podnela ni završni račun, ni finansijski izveštaj ni lokalnoj vlasti, ni pokrajinskoj, a kamoli da podnese republičkoj, a ogromna se sredstva daju. Oni su korisnici budžetskih sredstava. Svi korisnici moraju da podnesu izveštaj. Probajte da ih opomenete, videćete kakvu će te reakciju izazvati. Ono što je ovde veoma bitno, to je da u oblasti zdravstva, gospodo, najveći deo novca, finansija, se i ulaže u objekte, u opremu. Kakva je to logika razmišljanja? Ministarstvo razmišlja da uloži u objekte, u svakom slučaju, nisu u nekom zavidnom stanju, ali to odmah otvara sumnju, pa čim se ovolika sredstva ulažu, odmah se neko nađe ko razmišlja ko će izvoditi te građevinske radove. Ne razmišljate vi da date što više para za usavršavanje lekara, osoblja. Uostalom, toliku diskriminaciju pravite da to čovek ne može da veruje, kada je u pitanju i oblast obrazovanja i kada je u pitanju oblast zdravstva. Vi pravite diskriminaciju unutar struke, unutar jednog zanimanja, unutar jedne stručne osposobljenosti. Lekari koji su profesori na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu imaju manja primanja nego njihove kolege koji rade isti posao i predaju na Beogradskom univerzitetu. Kakav je tu kriterijum? Šta to znači, da su ovi više vredni ili da više znaju? Na primedbe lekara sa novosadskog univerziteta, i najverovatnije i drugih univerziteta, ali ovde imamo tačan podatak da je to velika razlika, znate li kakav su odgovor dobili od ministarstva? Rekli su – u redu je, smanjićemo plate na Beogradskom univerzitetu, jer nemamo para da isplatimo jednake plate. Eto šta je rešenje. Vi mislite na bazi ovakvih i sličnih rešenja da zadržite stručnjake. Nećete, gospodo. Ovde se priča o velikoj perspektivi kada je u pitanju razvoj privrede, a vi, gospodo, osim ovoga deficita, koji je podnošljiv, imate još jedan deficit koji vam je neminovnost, očigledno, a to je taj trgovinski deficit koji se pojavljuje svake godine i što se pojavljuje kada je u pitanju odnos izvoza i uvoza, nego se povećava u korist uvoza. Mi smo slušali i javnost obaveštavali o tome, priče da je to rezultat uvoza repromaterijala, uvoza opreme itd. Mi imamo listu tačno onoga što Srbija uvozi i Srbija izvozi i mogu vam reći da od tih 10 proizvoda, koje ste vi nama obrazlagali kao opremu, ima samo uvoz koksa i rude za Železaru Smederevo, ali to je negde na osmom ili devetom mestu. Znate li šta je visoko plasirano kada je u pitanju uvoz? Mobilni telefoni. Uvoz vam je i ono što uvozi „Zastava“ Iz Poljske imamo trgovinski deficit, znate li zbog čega? Zato što uvozimo motore za „Zastavu“ Slušamo uvek obrazloženje – samo što nije krenula privreda. Nema od toga ništa.

Mi imamo ovde, kada je u pitanju izvoz, nešto što je poražavajuće, posle pšenice, posle kukuruza, mi imamo da izvozimo kablove. Jel to rezultat svih tih ulaganja stranog kapitala, da visoko plasirano, kada je u pitanju izvoz, visoko plasirano rangiran proizvod je – kablovi? Pa, ne može se na motanju kablova bazirati razvoj privrede. Ne može, ne moguće je, ne zato što mi srpski radikali osporavamo, nego nije to poznato ni teoriji, a pogotovo praksi. O čemu mi ovde razgovaramo? Mi razgovaramo o nečemu što tek treba da dođe i ovde se najavljuje da će biti rekordni rast BDP. Na bazi čega?

Čekajte, gospodo, pa nije valjda da oni koji nam daju kredite da u greše? Valjda oni najbolje znaju, valjda oni najbolje imaju uvid u dešavanja u privredi Srbije i onome što Srbija radi, a ovde slušamo priče? Da bi došlo i da bi imalo realno pokriće sve ove mere koje predlaže Vlada, a vezane su za Predlog budžeta, mi u kontinuitetu u narednih najmanje pet godina moramo imati rast BDP od najmanje 5%, gospodo. Mi moramo da imao kao država. Da bi se to uradilo mora potpuno drugačije stvari da se posmatraju, mora drugačije da se gleda na ova strana ulaganja, moraju monetarnoj politici da se preduzimaju neke mere. Ne možete ovako. Ovo vodite Srbiju u sunovrat. Vi imate emitovanje hartija od vrednosti, i to je nešto što je prateće, to je nešto što prispeva ili dospeva na naplatu za nekih pet, 10, 20 godina, a ovde pričate, hvalite se kako mislite o deci, o budućnosti. Da li im ostavljate da plaćaju kamatu koja je i te kako značajna kada su u pitanju hartije od vrednosti? Nije to rešenje gospodo. Mora rešenje da se radi traži na sasvim drugoj strani. Mi uvozimo energente iz Rusije i najveće tržište je u Rusiji i nemojte da nam pričate kako ćete povećati izvoz u zapadnoevropske zemlje. One su već u recesiji i već su vam dali do znanja da ih ne interesuje više da povećaju uvoz, ne samo iz Srbije, nego iz bilo koje druge države. Njih interesuje da povećaju svoj izvoz, i to će nešto zapljusnuti, pa i samu Srbiju. Hvala vam. Reč ima ministar Siniša Mali. Hvala puno. Uvaženi poslanici, da iskoristim priliku samo da odgovorim na par komentara koje ste imali priliku da čujete. Dakle, po pitanju plata u javom sektoru, naša politika, politika Vlade Republike Srbije, je upravo usmerena ka tome da se životni standard građana Srbije poboljša i da poraste u što kraćem vremenskom periodu. Povećanje plata koje važi od novembra meseca ove godine je inače treće povećanje plata u javnom sektoru u poslednje tri godine. Dakle, ne radi se ovde u jednoj godini, godini pred neke izbore, kao što smo imali priliku da čujemo, nego već treću godinu za redom, nakon mera fiskalne konsolidacije, trudimo se da sve ono što zaradimo, što uštedimo, delom i vratimo građanima Srbije, a da ne ugrozimo makroekonomsku stabilnost. Sa povećanjem plata između 8% i 15%, pri čemu novac za to je obezbeđen budžetom za 2020. godinu, učešće zarada u BDP biće 9,5% Zato što hoću da kroz brojke, kroz cifre veoma precizno kažem koliko su besmisleni komentari oko toga da je povećanje plata bilo abnormalno veliko ili kako kod. Dakle, 9,5% je učešće plata za 2020. godinu u BDP. U Evropi prosek zemalja, 28 zemalja EU, taj procenat je 9,9% U Hrvatskoj 11,6%, u Sloveniji 11,1%, pošto kažu – nemojte da se upoređujemo sa EU, hajdemo sa zemljama regiona, Rumunija 11%, Francuska čak 12,5% učešće plata u BDP. Odgovor za sve one koji kažu – da, ali plate su podignute više nego što je trebalo. Ne, mi hoćemo još više da podignemo i plate i penzije, hoćemo da građani Srbije još bolje žive. Time ne ugrožavamo makroekonomsku stabilnost. Plate proizilaze iz onoga što smo uštedeli, što smo zaradili i kada govorite o procentima, učešću u BDP, vidite da smo opet manji i od proseka EU i od proseka zemalja u regionu. Dakle, ima još prostora, nećemo ugrožavati makroekonomsku stabilnost, ali visoke stope rasta koje sada imamo i koje očekujemo godinama, koje dolaze, daju nam za pravo da kažemo da će plate biti još veće. Jeste, borimo se za bolji i veći životni standard građana Srbije, i to u što kraćem vremenskom periodu, još jedanput, ne ugrožavajući ni na koji način makroekonomsku stabilnost. Sličan odgovor daću vam i za stopu rasta.

Građevina sjajno radi, nikada bolje. Dakle, sve industrije, sve privredne grane od poljoprivrede, od građevine, od prehrambene industrije, od teške industrije, od usluga, rastu. Očekujemo rast u poslednjem kvartalu od preko 5% Nama je projekcija u budžetu 4% za narednu godinu. Mislimo i mi, misli i Svetska banka da možemo bolje i jače. Inače, ovu projekciju za narednu godinu smo napravili zajedno sa MMF. Kroz nove investicije koje su planirane u budžetu, nove investicije, nove autoputeve, nove mostove, nove tunele, nove bolnice, kroz povećanje životnog standarda kroz povećane plate i penzije, kroz povećanu minimalnu cenu rada, očekujemo da ćemo ići još bolje iznad 4% Da li je to malo ili ne? To je mnogo bolje od negativne stope rasta koje su imali ovi pre nas. Imali smo mere fiskalne konsolidacije u proteklih par godina i tada i ne možete da očekujete visoke stope rasta, a mi smo ih ipak imali. Sada, sa završetkom procesa finansijske konsolidacije, rekao bih – nebo je granica, zavisi od nas koliko ćemo brzo da rastemo. Zato moramo da ulažemo u obrazovanje, imamo više novca u budžetu, da ulažemo u zdravstvo imamo više novca u budžetu, da ulažemo u podršku privredi imamo više novca u budžetu, da kroz poresku politiku podstičemo ulaganja u našu zemlju i to imamo u budžetu, da smanjujemo naknade i trošak na zarade i to imamo u budžetu. Dakle, sve što je neophodno uz održavanje mira, stabilnosti u regionu, dobrog, stabilnog kursa, niske inflacije, mi imamo u budžetu i siguran sam da ćemo ići, a sami ste svi priznali, a na kraju i ja, takođe, da nam je projekcija budžeta konzervativna, siguran sam da ćemo ići i više od 4% Iskoristio bih samo priliku još jedanput, u stvari ne još jedanput. Naime, uvaženi poslanici, dobio sam još jedno pismo od Dragana Đilasa, pa bih želeo da mu ovom prilikom, takođe, odgovorim. Piše Dragan Đilas da nisam odgovorio na njegovo pismo od juče, mada sam mu vrlo detaljno odgovorio i kaže i priča ponovo i ponavlja njegovu priču o tome kako je za njegovo vreme javni dug porastao sa 8,7 na 17,7, na kraju 2012. godine, milijardi evra, onda, eto, da objasnimo mi kako je porastao taj dug u vreme vlasti SNS sa 17,7 na sadašnjih 24,8. Gospodine Đilas, od 2008. do 2012. godine, dok ste vi vodili ovu zemlju, javni dug naše zemlje je porastao sa 8,8 milijardi na 17,7 milijardi. U to vreme vaše privatne firme, vi sami, kako i sami kažete i kako ste sami priznali, zaradili ste 619 miliona evra, od čega je neto dobit vaših firmi 105 miliona evra. Dakle, zaduživali ste našu zemlju, približavali ste je bankrotu, uništavali je, a za to vreme profitirale su vaše kompanije i vi lično. Interesantno, na tu moju konstataciju od juče, nisam danas dobio odgovor od vas. Dalje, pitate se, pa, dobro, ali ipak raste i javni dug nakon 2012. godine. Juče sam vam odgovorio na to pitanje, a evo i sada ću. Od 2008, uvaženi poslanici, do 2012, za period od pet godina kumulativni deficit, dakle, svake godine su pravili deficit u budžetu, zaduživali se, uzimali novac, a onda pravili manjkove i pravili minus, ukupan kumulativni deficit 748,9 milijardi dinara, po prosečnom kursu u tom periodu to je 7,6 milijardi. Mi smo 2013. i 2014. godine morali da povećamo javni dug da bismo taj vaš manjak, gospodine Đilas, taj minus koji ste napravili pokrili, da ne bi država bankrotirala, da bismo nastavili da radimo i to je razlog zbog kojeg je došlo do skoka javnog duga 2014. i 2015. godine i tada uz mere fiskalne konsolidacije mi to zaustavljamo i onda vam javni dug sa 70% BDP pada na današnjih 51% i ima tendenciju daljeg pada. Još jedanput da vas podsetim, treći nauk za vas, nikad se dug i ne gleda u apsolutnom iznosu, uvek ga gledate u odnosu na BDP, jer šta bi onda rekle i SAD ili Japan ili neke druge zemlje koje imaju hiljade milijardi dug, ali ga nose jer rastu kao što rastemo i mi u poslednjih par godina. Dakle, rezultat vaše vlasti - skok javnog duga sa 8,7 na 17,7 milijardi evra. Vaše privatne firme u međuvremenu zaradile 619 miliona evra, vi sebi isplatili dobit od 105 miliona evra i obogatili se na grbači građana Srbije. U međuvremenu ste za to vreme pravili samo deficite i pravili negativne stope rasta naše ekonomije, dakle, bacili pare u bunar. Mi smo, s druge strane, uzeli novac da vratimo te vaše manjkove, da pokrijemo te vaše gubitke, postavili ekonomiju na zdrave osnove, imamo stope rasta od 4,4, 3,7, 3,8, 4,7 u trećem kvartalu ove godine i za razliku od vas koji ste te kredite i zajmove uzimali da biste plaćali neke tekuće troškove, na kraju da biste pravili manjkove ili da biste se vi sami bogatili, naši zajmovi su usmereni ka autoputevima, ka mostovima, usmereni su ka novim školama, novim bolnicama, usmereni su ka boljem sutra naše dece, ne u tekuću potrošnju kao vi, nego u budućnost i u investicije. To je ogromna razlika. Da vam ne pričam o visini kamata, to sam juče govorio, koliko je bilo u vaše vreme. Danas na javni dug od 24 milijarde, pa zamislite koliko je to samo godišnjih ušteda na tome što bolje vodimo našu ekonomiju, obraćamo pažnju na sve i na kraju ceo svet nas ceni bolje. Da završim sa poslednjim paragrafom pisma koje sam dobio od Dragana Đilasa. Kaže – nije tačno da se novi krediti uzimaju da bi se vratili stari. Jeste, gospodine Đilas, tačno je, imali smo i dve emisije evrobonda ove godine sa 1,25 i 1,6 kamate, koju mi dobijamo, vraćamo skupe kredite koje ste vi uzeli, a čija je kamatna stopa 7,25. I u budžetu za narednu godinu u članu 3. imamo takođe mogućnost da refinansiramo te vaše skupe obaveze koje ste uzeli, opteretili budžet, zadužili građane Srbije, a u isto vreme vaše džepove napunili i obogatili ste se. Nisam dobio odgovor takođe, gospodine Đilas i na to - kako ide i zašto je i da li je u pravu venčani kum Marka Bastaća kada je rekao da su mu kese vezivali oko glave, da su pokušali da ga opljačkaju za to što je on, pak, opljačkao neke druge koji su nelegalno gradili na Starom Gradu? Da li je to politika vaše stranke i vaša lična politika i uvek ću biti spreman da odgovaram brojkama, činjenicama, ciframa za sve što mi kažete i radujem se sledećem vašem pismu, ali pročitajte malo bolje brojke. Konsultujte se malo više oko ekonomije, dobro vam idu vaše privatne finansije očigledno, ali javne finansije, one koje su u interesu građana Srbije izgleda da vam idu dosta loše.

Hvala lepo gospodine potpredsedniče. Nemam ništa protiv da se odgovara bilo kome, ali osnovni je red da se pre svega odgovara poslanicima, a ne onima koji nisu prisutni ovde. (Narodni poslanik: Koji član?) Član 107. Dakle, ja sam dva puta ministru finansija na ovoj sednici i na jednoj od prethodnih postavio isto pitanje – koliko, ko je na listi 100 najvećih dužnika za poreske obaveze u Republici Srbiji i da li ti poreski dužnici kojima se prolongira isplata koriste budžetska sredstva i podsticaje države Srbije? Da je sreće, vi biste imali dnevno ažurirani spisak na sajtu Poreske uprave i Ministarstva finansija za tako nešto i ne vidim razlog zašto izbegavate to da kažete.

Šesto pitanje – da li se i koliko mesečno iz budžeta Republike Srbije uplaćuje sredstava na račune migranata koji borave u Srbiji, mesečni iznos po migrantu i članove njihovih porodica i ukupni godišnji iznos po godinama? Gospodine ministre, zašto narodni poslanik nema pravo da dobije te podatke, kao što nisam dobio ni podatke – ko je, kada, gde i na osnovu kog propisa i odluke kog organa Republike Srbije potpisao predmetni ugovor ili drugi pravni dokument kojim se reguliše povraćaj migranata iz zemalja EU u Republiku Srbiju? Tražio sam kopiju predmetno potpisanog dokumenta i koliko je migranata po godinama do sada dobilo azil za boravak u Republici Srbiji i koliko je migranata sa dodeljenim azilom u Republici Srbiji kupljeno ili zakupljeno stanova ili seoskih kuća i imanja, u kojim opštinama i koliko je novca za te namene izdvojeno iz budžeta Republike Srbije, kao i sa koje budžetske pozicije? (Predsedavajući: Hvala gospodine Ševarliću.) Niko mi na to nije odgovorio. Vraćen mi je odgovor bez ičega. Ne, ja vas pitam – da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o mom kršenju dostojanstva Narodne skupštine malopre? Izvolite. Javio sam se pre svega zato što je postavljeno pitanje – na koji način se formiraju naše projekcije i predviđanja za određene godine. Vi, gospodine ministre, maločas rekoste u odgovoru – pa mi i razgovaramo valjda sa nekim relevantnim međunarodnim institucijama i pomenuli ste MMF. Znate šta? Nismo mi dovoljno stručni za to njihovo veliko znanje i ta njihova velika razmatranja. Mislim baš na tog Đilasa što vam je pisao, ali mislim konkretno i na MMF, jer niste vi jedini kome je Đilas pisao. Mislim da je baš MMF slao pismo jedno dva puta, doduše mislim da je jednom bilo i Svetskoj banci i sve je on njima lepo objasnio. Objasnio im je da mi ne znamo ništa. Hajde što ne znamo mi u Skupštini i vi u Vladi, nego izgleda da ne zna ništa ni Svetska banka, ne zna ništa ni MMF. Zna samo Đilas i ostatak njegovog bivšeg režima, što žutog kartela, što ovih pratećih elemenata. Kao što su znali, čini mi se, u poslednje dve godine svoje vlasti - negde otprilike dve godine pre nego što ih je narod oterao sa svoje grbače jednom za svagda, oni su tom istom MMF objašnjavali kako su oni eksperti a MMF ne zna i MMF pojma nema i kada ih je MMF upozoravao – nemojte da radite to što radite, upropastićete zemlju sopstvenu, nemojte da radite to što radite, u bankrot odoste i ničega više neće biti, kamen na kamenu neće da ostane, Đilas i ostali eksperti kažu – nemate vi pojma, isprate ih ih Srbije i šta bude – baš ono na šta je MMF upozoravao. Sada mi popravljamo situaciju, a ovi i dalje pametuju i dalje su ti stručnjaci jedini u pravu pa objašnjavaju i vama koji spašavate Srbiju i MMF da i dalje niko ništa ne zna, samo zna Đilas. U pravu ste – neke stvari zna, 619 miliona evra da nakalemi na račune svoje četiri firme u nekoliko godina boravka na vlasti ja ne znam drugog eksperta da je uspeo da ponovi tako nešto ni u Srbiji, a bogami ni na bilo kom drugom mestu u svetu. Kada pravimo projekcije umemo da budemo toliko uspešni da prevaziđemo ono što projektujemo i mi sami, ali i te međunarodne institucije. Pa jel bolje stoji rast ove godine nego što su projektovale te međunarodne institucije početkom godine? Jel i prošle godine isto tako bilo? Niko nije mogao da predvidi onih 4,4, ali smo napravili taj rezultat. I kao što vidite, to je trend i to je pravilo, kad se ozbiljno radi, kad se misli na državu, kad se misli na narod, kad se ne misli, kao što je Đilas radio, vi ste na to dobro podsetili, gospodine ministre, na sopstvene džepove, sopstvene firme, sopstvene nekretnine, čovek ih ima, 25 miliona evra, toliko je sam priznao da ima, a nije imao za šta pas da ga ujede kad je počeo politikom da se bavi. Subvencije su donele direktno, u redu veličine, stotine hiljada novih radnih mesta. Može neko da kaže da bi to radio drugačije, ali ne može da kaže da nisu uspeh napravile i da nema slučajeva. Nekoliko centralnoevropskih zemalja radilo je isto što i Srbija, u još većim iznosima, i napravili su dobar posao za sebe. Što za nas nije dobar posao da imamo 100 ili 200 hiljada novih radnih mesta? Mislim, svakom od tih ljudi danas da se obratite i da ga pitate - jel dobro što radiš, ili je bolje kada si bio sa onim standardom Đilasovim i Tadićevim, i sami znate šta će da vam kažu. Nije najveći problem tog standarda Đilasovog i Tadićevog njihov prosek od 320 evra, koji ne može da se poredi sa današnjih 500, najveći problem je znate šta, pitali su neki ovde prisutni predstavnici bivšeg režima, da li je nešto nestajalo u nekim hiljadama, desetinama hiljada, najveći problem je što je u njihovo vreme nestajalo u stotinama hiljada radnih mesta. I za te ljude prosek nije bio ni tih 320, za te ljude prosek je bio nula, perspektiva ništa, a njihova deca nisu imala šta da traže u ovoj zemlji. Danas, kada je sve toliko bolje i toliko drugačije… (Predsedavajući: Hvala.) Poslednja rečenica, gospodine predsedavajući, mi ćemo da usvajamo ove mere, ne da, kao što je neko rekao, uvođenjem švajcarskih formula nekoga pokušavamo da namamimo da je ovde švajcarski standard. Znamo svi da nije, ali je daleko bolje. Pet je Švajcarskih danas u odnosu na ono Đilasovo. Nego da pokažemo da kad se radi - može, a kad se misli i pljačka, onda su njihove kritike, njihove priče i ove njihove pretnje MMF-u i Vladi bušne kao švajcarski sir. Izvolite. Najmanje koliko i ministar i kolega. Ministre, uobičajeno je da u Srbiji odgovor na pismo počinje sa - dragi. Da li je to vama dragi Dragan Đilas ili nije, ali uvek se pismo piše "dragi" Ima nešto što vam može poslužiti u tim nekim razmenama vaših emocija sa Draganom Đilasom. Jevrem Brković je jedan od onih koji je stvarao samostalnu i nezavisnu Crnu Goru i crnogorsku naciju. Matija Bećković je bio narodni guslar i pesnik. Odgovara Matija Bećković na napad Brkovića - Brkoviću, iz pipera, iz tvojega tupa pera, izašla je ovih dana glupost jedna odštampana. Ništa se ja drugačije ne bih razlikovao kada je u pitanju ovo vaše dopisivanje sa ministrom. To je glupost jedna. Koga to više interesuje u Srbiji? U Srbiji je interes da vi nama objasnite, ministre, kada su u pitanju plate. Vi ste povećali u javnom sektoru. Do sada su bile, kada se pretvore u evre, prosečna plata u javnom sektoru 510 evra. Prosečna plata. A u privatnom sektoru je bila 430 evra, bez ovog povećanja, ministre. Prosečna plata u Srbiji se računala na 460 evra. Sad kad povećate plate u javnom sektoru, u proseku, plate u javnom sektoru biće u visini od 570 evra, a u privatnom sektoru ostaju na 430. Ministre, pa vi ste čovek od struke, vi ste čovek u čije znanje ne treba sumnjati. Pa, privatni sektor stvara gro ovog bruto-društvenog proizvoda. Ministre, kako će se to odraziti kao stimulativna mera na one koji rade u privatnom sektoru, koji rade u privredi? Oni će jedva čekati da dođu u javni sektor. Šta ih boli briga, rade malo, taman dovoljno da ih ne izbace sa posla i primaju mnogo veću platu. Ministre, ima jedan problem o kome vi ne želite na ovoj raspravi da govorite, a to je problem platnih razreda. Vi ste otišli toliko daleko, dame i gospodo, da fizički radnik u "Elektroprivredi Srbije" ima veću platu nego vrhunski hirurg u kliničkom centru. Je li to suština? Je li to umeće povećanja plate, odnosno prikazivanja proseka? Nije. Je li cilj da dođe do takvog transfera? Nije. Drugo, i u okviru budžetskih sredstava vi imate veoma, veoma čudne aršine kada raspodeljujete ova sredstva. Ne govorim za vas, nego pojedina ministarstva. Vi ste, recimo, u Ministarstvu za zaštitu čovekove okoline, opredelili pet miliona i 400 hiljada dinara za zaštitu i očuvanje zaštićenih vrsta i zaštićenih migratornih vrsta, a istovremeno nešto što je slično kada je u pitanju migracija, Toma Nikolić i njegova kancelarija dobili su 42 miliona. Zašto? Za luksuz njega i njegove Dragice? Dobio je 60 hiljada evra da može da se vozi u autu. Dobio je 19 miliona da može on da deli za putne troškove kako kome treba. Čemu to vodi? Dokle će Srbija i koliko to dinastija postoji u Srbiji? A nema razlike kada je u pitanju migracija između ovih vrsta i njega. Isto migriraju. Kako kad.

Je li ovo nešto na čemu vi bazirate projekciju da će biti preko 5% Izvolite. Pitanje EPS-a i generalno tog sektora je jedan od dobrih primera koliko neki ljudi vole selektivno da primenjuju stvari i selektivno nešto proglašavaju za svoje principe. Konkretno mislim na staru priču o Fiskalnom savetu. I danas nekoliko puta ponavljano, a vidim, evo, ponavlja je i ovaj veliki stručnjak, Đilas, što voli da piše pisma. I kažu, kad Fiskalni savet nešto kritikuje vezano za budžet, Vladu, bilo šta, sve se slažu, ali neće da kažu da li se onda slažu sa svim predlozima. Jer, evo, taj Fiskalni savet kaže - treba u Srbiji da poskupi struja 15% Jel se sa tim slažete? Niti bi Đilas to tako lepo smeo da kaže, otvoreno, da se sa tim stvarima slaže. Nije smeo ni onomad, kada su predlagali 30% poskupljenja iz istog tog saveza, ali tu je neka druga problematika po sredi. To je to njihovo veliko znanje. Dakle, kada priča Dragan Đilas da nije ispravno izražavati javni dug u relativnom iznosu naspram ukupnog BDP, nego treba u apsolutnim vrednostima, ne znam gospodine ministre, da li ste vi razmišljali o tome, meni sada pade na pamet, da li bi onda sam Dragan Đilas bio u obavezi da objasni tih njihovih 17,7 milijardi što su ostavili evra, u momentu kada su vlast napuštali u toj godini, da ne pričam sada o efektu, inerciji i onim milijardama koje dolaze na to, a njima na obraz idu, nego samo tih njihovih 17,7. Da li bi onda bio u obavezi da objasni, kako ostavi težu situaciju u državi, nego sve devedesete zajedno? Jel beše 2000. godine taj apsolutni iznos bio 14 koma nešto milijardi? Kako ti veliki stručnjaci uz sve ono što su privatizovali, uz sve ono što, ajde, sebi u džep stavili, to znamo, to se stotinama miliona merilo, ali ono što su otpisivali po raznoraznim svetskim institucijama, jel završiše sa manje opterećenja po zemlju, nego nekoliko milijardi većim. Verovatno zato što su tako veliki stručnjaci po sredi i u pitanju. Dame i gospodo, bilo je ovde različitih priča na temu šta je koliko dobro ili loše, ali zar ne mislite da je najpoštenija stvar da pitate čoveka čime je zadovoljan, da li time da mu javno preduzeće posluje u plusu ili da mora da ga plaća, u ono Đilasovo vreme to se zaista merilo stotinama miliona, da li time da ima taj prosek od 500 evra, za koji ćemo da se složimo, nije nam cilj, hoćemo veći, ili onih 320, ali za srećnike samo? Samo za one koji nisu ostali bez posla, dok su se Đilas i društvo bogatili, pa sa nulom završili. Dobro je da ima auto-put Miloš Veliki, kojim danas i Boško Obradović ide do svog Čačka, da ima završen Koridor 10, koji uredno koriste kada obilaze tribine da bi tamo iznosili laži o SNS i Aleksandru Vučiću, svi oni. Ništa im ne smeta da koriste blagodeti ovoga što je danas napravljeno, zahvaljujući onome ko ume i može. Kada pitate čoveka sve to što ima danas, jel bi menjao za ono vreme kada nije imao, kada je morao da gleda u rupu u džepu? Šta mislite šta će ljudi da kažu? Gospodine ministre, nije 5 koma nešto posto samo prosek kamate koji je važio za to vreme, znate za šta je to još dobra mera? Kad govore i rade protiv naroda, kada govore i rade protiv države, pet koma nešto posto sad im je možda realna mera, jer neće narod, znate, ni ove koji ništa ne znaju, a smatraju da su najveći stručnjaci na svetu, ove koji su se toliko besomučno obogatili da to više nije ni ljudski ni humano, ove kojima je glavna politika – kesu na glavu, pa da vidimo koliko ćeš moći da dišeš. Narod je ipak mnogo pametniji nego što ti bahati tajkuni misle da jeste. Budite ako možete što kraći, gospodine Mirčiću, zbog toga što sam planirao da dam pauzu. Izvolite. Hvala, gospodine Marinkoviću. Gledajte, mi ovde zalud raspravljamo o nekome koga je narod bukvalno kaznio zbog svega onoga što je on radio u prethodnom periodu, a on se zove da li Đilas, da li Tadić ili bilo ko. Niste vi bili toliko dobri koliko je dozlogrdila vlast DS i njihovih koalicionih partnera narodu u Srbiji. Dosta im je bilo, preko glave, i Tadića i Đilasa i vi ste došli, preuzeli vlast, preuzeli odgovornost. Mi vama pokušavamo da koliko-toliko kroz budžetska sredstva ukažemo na neke nedostatke, na nešto što je po našem mišljenju, ne morate ga usvojiti, dobro. Vi nama ovde objašnjavate da je cena Moravičkog koridora skupa i toliko velika zato što je to digitalni koridor. Da li vi stvarno mislite da smo mi nezreli? Kakav digitalni koridor? Kakva digitalizacija da poskupljuje za 300 miliona put od Čačka do Pojata? Čekajte, da li vi mislite da Srbija to ne razume? Umesto da i vi kaznite one koji se tako raskalašno ponašaju, koji razbacuju pare, mi vam ovde govorimo o pogubnoj politici restitucije. Vi ste, gospodo, koji ste bili sa nama srpskim radikalima, bezbroj puta napominjali – jedan od najvećih kapitala potencijala Srbije je poslovni prostor. Šta ste vi uradili? Vratili tamo nekima koji ne znaju ko su im preci, vratili im poslovni prostor u ekskluzivnim lokacijama. Pa i onaj kojim raspolažete, gospodo, poslovni prostor kao kategorija je potencijal kao nekad kada su se stanovi otkupljivali. To su ogromna sredstva koja treba da se sliju u budžet. A šta vi radite? Vi formirate preduzeća, javna preduzeća, i dalje ih držite, na nivou grada i opština i tu se prave kombinacije ko će dobiti koji poslovni prostor. Prodajte to. Nisu to mala sredstva koja treba prihodovati u budžet, a opštine i gradovi treba da prave nove poslovne prostore, imaju privilegiju kada je u pitanju lokacija, imaju inače privilegiju kada se prave neki novi objekti. Sama činjenica da je to gradsko građevinsko zemljište podrazumeva da jedna određena kvadratura u poslovnom prostoru pripada… Hvala, gospodine Mirčiću. Izvolite. Jeste, baš je poslovni prostor jedan od odličnih razloga zašto treba da podsećamo na bivši režim, na te štetočine i da govorimo šta su radili, da se te stvari ponavljale ne bi. Poslovni prostor je jedan od odličnih primera da opasnost ako se ne shvati na pravi način može da se ponovi. Evo, opština Stari grad, znate gde je, vrlo je blizu, kad pominjete migracije, poslednja politička migracija tamo se završila tako što su se svi bivši „žuti“ prvo malo pretvarali da su nešto nezavisno, a onda svaka ptica svome jatu, migracije i ptice, to ide zajedno, pa kod Đilasa. E sad, taj Đilas eno tamo drma preko svoga Bastaća, ovog što kese stavlja na glavu, dobro su se danas setili, ko god da se setio prvi, dakle, to je njihov manir poslovanja, manir rukovođenja, ali i odnos prema ljudima. Lupi se reket, uzme se tamo gde je bila nelegalna gradnja, pa da vidimo ko će koju kovertu, ali ne sme niko da dira Bastaćevu, jer ko dira Bastaćevu završi vezan za stolicu, muče ga satima, kao u filmovima, daleko bilo, stavljaju mu onu kesu na glavu. Dakle, tamo imate primer kako se mulja sa poslovnim prostorom. Jeste li čuli za Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“ Jesmo li ga mali broj puta pomenuli u ovoj sali, pa da ne čujete? Šta je bilo sa ukupnim dugovanjima? Je li malo milion ili dva miliona evra da se napravi onako čisto iz šale? Kada grad spase to preduzeće, kada spasi taj centar, ja ne mogu da kažem, ne mogu da se složim da se tu s naše strane bilo šta mulja, ne, tu se spašava i obezbeđuje se da narod ima ono što narodu pripada, a ne da ga kojekakvi Bastaći, Đilasi i njima slični zloupotrebljavaju. Sama ta gradska opština, kažu, možda je i najbogatija što se tog poslovnog prostora tiče. Sad ja ne znam šta je motivacija da se sa takvim ljudima sarađuje, ako nije možda taj poslovni prostor ili taj novac vezan za poslovni prostor. Tu političke vrednosti nema, tu ideala jednog jedinog nema. Ko u toj vlasti učestvuje, pa znate koga podržava? Podržava one što prave nacističke lomače u Beogradu, podržava Bastaća, Miljuša i ostale što knjige pale. Znate koga još podržava? Podržava lažove najveće na svetu, te što su u stanju 15 dana da drve svakoga dana – nismo mi palili, nismo mi palili, pa petnaestog dana sam Dragan Đilas kad se suoči sa dokazima mora da pozove novinare, znoji se pred njima i kaže – pa dobro, jesmo palili, ali malo samo. A onaj pored njega što se pravi lud 15 dana kaže – pa niste me pitali, da ste me lepo pitali, ja bih vam rekao. Pa znate koga još podržava, kad takve podržava? Prevarante najobičnije koji kažu – eno, tamo se zloupotrebljavaju neke policijske stanice, pa se drže političke tribine. Pa se u roku od dve sekunde ispostavi – nije policijska stanica, gospodo, nego mesna zajednica. Dakle, ljude koji su se sveli na petparački tabloidni nivo, samo zato što hoće na vlast po svaku cenu, samo zato što bi još da kradu, još više da kradu, malo je onih 619 miliona Đilasovih, nego hoće još da kradu. Kad neko podržava, pa znate šta, zovite to migracijama ili pitanjima za ptice koliko god hoćete, ja vidim to kao interes koji se tiče poslovnog prostora, para, a vrednost je tamo, pa – nula. I to je velika razlika. (Predsedavajući: Hvala.) Zbog toga, tamo gde vrednosti ima, gde truda ima, gde rezultata za narod ima, gde mu se obezbeđuje i put i škola i bolnica i veća plata i veća penzija, rečju tamo gde je politika Aleksandra Vučića i SNS, tu ima čemu Srbija da se nada. A tamo gde su ovi, sile mraka i propadanja, koje oličavaju svi oni na koje uporno podsećamo, da se ne bi ponovili, tamo nikakve sreće nema. Dame i gospodo narodni poslanici, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.